Dámy a pánové, pěkné poledne, čas pro přestávku vypršel a nyní tedy přistoupíme k hlasování. Přistoupíme k postupu hlasování tak, jak jsme si společně schválili. A já vám předávám slovo, paní poslankyně.

Vaše stanovisko? Pan ministr? Eviduji žádost o odhlášení, takže vás všechny odhlásím, než budeme hlasovat.

Říkám to dobře?

Návrh nebyl přijat. Můžeme pokračovat.

Děkuji.

Je to hlasování číslo 172, přítomných poslankyň a poslanců je 171, pro návrh 114, proti 41. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.